Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já taktéž krátce se zde přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem spolupodepsal s paní poslankyní Olgou Richterovou.

Je důležité ho načíst, ačkoliv částečně je ta problematika řešena v pozměňovacím návrhu paní Pastuchové. Je to v podstatně dvouvariantní návrh, kde se střídají rodiče, a reflektuje i tu možnost schválení pozměňovacího návrhu, který představil kolega Kolářík.

Já se k tomu návrhu přihlásím. A třetí pozměňovací návrh.

Takže to je třetí návrh, ke kterému bych se chtěl přihlásit. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A nejedná se jen o komplikace ekonomické. Jednak jde o to, že mnozí rodiče jsou nyní nuceni na dlouhou dobu opustit za účelem péče o děti svá společensky mimořádně potřebná zaměstnání, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, příslušníci bezpečnostních sborů nebo pracovníci obchodu a služeb a mnoho dalších povolání. Proto tedy navrhujeme toto rozšíření okruhu osob, které budou moci nyní čerpat mimořádné ošetřovné, i o blízké příbuzné nežijící s dítětem ve společné domácnosti, například o prarodiče či starší sourozence za podmínky, jsouli zároveň zaměstnanci účastnými na nemocenském pojištění.

Moc vám děkuji za zvážení a vaši podporu.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k tomu většímu počtu pozměňovacích návrhů, které jsem nahrál do systému.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Já jen stručně, aby nebyla pochybnost.